Opravdu nám hrozí až rozpočtové provizorium, což by mě mrzelo, i když si myslím, že natolik jsme všichni zodpovědní, že toto nepřipustíme, ale pokud by se ty pozměňovací návrhy nějak zvrhly, tak opravdu mohou být ohroženy ty věci, které jsme chtěli a o kterých víme, že jsou potřebné, to znamená přidat důchodcům, přidat učitelům, přidat policistům, přidat ozbrojeným složkám, to znamená tam, kde to je dlouhodobě podhodnoceno. A koneckonců i těm sociálním službám, kde tedy stále budeme diskutovat o tom, jaká ta výše by měla být.

Děkuji za pozornost. Pan předseda Bartošek, potom pan poslanec Onderka. Děkuji. Pane poslanče Volný prostřednictvím pana předsedajícího, já odmítám nařčení, že se chováme nezodpovědně.

To znamená, řešíme poměrně zásadní věc. My jsme pro, abychom pokračovali v projednávání rozpočtu, a z toho důvodu se táži předsedajícího, v jaké fázi se tedy projednává, jakým způsobem budeme pokračovat dál, aby všem poslankyním a poslancům řekl, jakým způsobem bude vypadat v současné době jednání, zda tedy uzavíráme bod voleb, jedeme rozpočet, ten projednáme, a úměrně tomu aby se přizpůsobili i řečníci.